Jaká je splatnost těch faktur, protože k tomu jste nic zde neuvedl. A myslím si, že by bylo žádoucí, pokud posíláte třem milionům lidí nějaký dopis a je to součástí volební kampaně, abyste transparentně uvedl tyto záležitosti, které se týkají výdajů placených z rozpočtu politických stran, které jsou samozřejmě závislé na státním rozpočtu. A myslím si, že tato informace by tady měla zaznít. Takže poprosím o doprovodnou odpověď na dotazy, na které jste neodpověděl. Děkuji. Vidím, že má zájem, takže prosím.

Když to zaplatíme, tak to bude na účtu, a je to několik milionů. A ty vaše dotazy sem vůbec nepatří. Děkuji.

Dobré odpoledne, vážený pane premiére, vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, kolegové.

Takže můj dotaz směřuje, pane premiére, k tomu, zda Ministerstvo zemědělství, potažmo vláda, vypíše tento dotační titul, na který čekají zejména malí a střední vlastníci lesních pozemků. Je tam největší počet malých vlastníků lesů, kdy jejich výměra se pohybuje někde mezi jedním až deseti hektary. A v jaké výši vláda uvažuje o této dotaci, pokud o ní uvažuje? Pokud by k tomu totiž nedošlo, tak zejména pro lidi seniorního věku, což jsou často právě vlastníci těch lesních pozemků, nebudou mít síly a nebudou mít finanční prostředky na to, aby lesní pozemky znovu osázeli a dále se o ně starali. A všichni víme, že kůrovcová kalamita ještě neskončila. Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.

Já jsem se věcně zeptal, zda budou dotace na dopad zmírnění kůrovcové kalamity v roce 2020. Dotaz číslo jedna.

Ale skutečně moje otázka byla věcná: zda vypíšete ten dotační titul. Děkuji.

Takže jenom tak pro dokreslení.

Nyní bude interpelovat pan poslanec Jakub Janda, a to ve věci naplňování akčního plánu pro sport. Děkuji za slovo.